Když se podíváme, že novela řeší zvláštní ceny, což není nic jiného než v podstatě dávka pro potřebné skupiny uživatelů telekomunikačních služeb znovu říkám, dávka a tuto dávku vlastně my říkáme, že má regulovat a řešit Český telekomunikační úřad, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Za mě je to prostě procesně i v rámci odpovědností špatně. Proč není tento příspěvek proplácen třeba přímo ze strany ať už Úřadu práce, anebo jiných organizací pod Ministerstvem práce a sociálních věcí?